Dobrý den, vážené poslankyně, vážení páni poslanci. V zásadě máte pravdu.

Takže se bude samozřejmě jednat o kvalifikaci, samozřejmě o věkové hranici, počtu dětí, o financování a o zastropování, jestli vůbec ano, anebo ne. To všechno máme nějakým způsobem v plánu a budeme pokračovat i na výboru pro sociální politiku.

Jinak to dotazníkové šetření, které jste zmiňoval, já jsem ho viděla.

A nikdo nechce dětské skupiny likvidovat.

Děkuji. Já chci jenom zareagovat.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ještě jednou, zkusím velice rychle.

Je potřeba tu novelu projednat, je potřeba přistoupit k diskusi o pozměňovacích návrzích, za Piráty máme čtyři konkrétní, a je potřeba zohlednit, že tady jsou tři zájmy: rodiče, provozovatelé, popřípadě zřizovatelé, a pak celý systém, stát jako celek. A tohle musíme vyvážit. Takže ještě jednou, já nechci prodlužovat debatu, protože musíme ten zákon teď pustit dál. Tlačí nás čas s dalšími pevně zařazenými body.

Dávám také ke zvážení ten název.

A co se týče limitu věku dětí, tak chceme, aby tam zase byla možnost individuálního pokračování u těch rodičů, kteří chtějí, aby jejich dítě pokračovalo v té dětské skupině, aby tedy i starší děti mohly do toho zahájení povinné školní docházky, nejenom do tří let věku včetně. Velmi ráda bych se účastnila jednání na ministerstvu k podmínkám pro ty malé dětské skupiny. Celkově vás, kolegyně a kolegové, žádám o to, abychom to pustili do dalšího čtení. Je potřeba to projednat velmi rychle, abychom poskytli tu jistotu provozovatelům, kterou nyní absolutně nemají. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Jako konzervativně laděnému člověku se mi příčí představa půlročních nebo ročních miminek v kolektivním zařízení, a to jakémkoliv. Ale současně velmi chápu, že je po tomto typu péče poptávka. Kladu si ale otázku, proč se namísto další regulace raději nepodíváme na to, jak rodiče řeší hlídání takto malých dětí v současnosti, a proč se ministerstvo nesnaží zákonnou úpravou reagovat na reálný život. Já osobně jsem na rozdíl od paní ministryně u hlasování o dětských skupinách v minulém volebním období nebyl. Respektuji ale ODS, politickou stranu, která jejich vznik a fungování vždy podporovala, a to nejen slovy. Možná už to v běhu let zapadlo, ale byla to ještě vláda Petra Nečase, která s návrhem na zakotvení dětských skupin přišla, jen ho nestihla uvést v život. A byla to ODS, která teto záměr podporovala i z opozičních lavic, když dětské skupiny dostala na starost sociální demokracie a tehdejší ministryně Marksová. V červnu roku 2014 paní ministryně obhajovala dětské skupiny těmito slovy cituji.